Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím, pane předsedo, poslanče Okamuro. Nám jde o ty lidi neméně do té míry, do jaké jde vám o tyto občany. V tom se určitě shodneme. Já si myslím, že jsme v klasické situaci, svým způsobem klasické, kdy je potřeba jednak tu situaci nepochybně co nejúčinněji a racionálně řešit na jedné straně a také vyšetřit ty příčiny. Já bych se velice přimlouval, abychom postupovali právě v tomto gardu, protože řešení situace má podle mého skromného názoru jasnou přednost s tím, že ta druhá fáze je nepochybně také nutná, ale v tom sledu druhém. Na řadu vašich otázek se pokusím ve stručnosti, aspoň heslovitě odpovědět, ale věnujeme tomu maximální pozornost.